Děkuji vám za pozornost.

Pan ministr v demisi Plaga se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů.

Nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda klubu ODS Marek Benda a jenom řeknu, že následně se dohodli ministři v demisi, že dají přednost s přednostním právem panu premiéru v demisi a následně půjdou oni přihlášení, takže to pořadí se trochu změní. Nyní poprosím pana předsedu, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére v demisi, dámy a pánové, já budu stručnější než paní ministryně, která tady předkládá rozpočet, který není na programu. Navrhnu několik změn k návrhu pořadu schůze.

Obávám se, že jak se nám ta schůze protahuje, tak tento bod by nás mohl zatížiti natolik, že bychom museli schůzi prodlužovat do zítřejšího dne.

Pokládám také za nevhodné, abychom tento návrh rozpočtu životního prostředí projednávali před státním rozpočtem, který není na pořadu této schůze, nebude na pořadu této schůze, přestože to bude navrhováno, tak si myslím, že nemá smysl dělat ani Státní fond životního prostředí. K tomu konstatuji, že výbor pro životní prostředí přerušil projednávání tohoto bodu do okamžiku, než bude jmenována nová vláda.

Tento návrh by posléze uvedl pan kolega Stanjura, ale chtěl bych, aby byl zařazen jako bod 1 této schůze. Děkuji za pozornost.

To jsou dosavadní přihlášení.

Pane předsedo, máte slovo.

Naopak, často čteme různé nepřesné informace. A já bych chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru, který bohužel tady není, ale snad mu to kolegové řeknou, a to jsou emisní povolenky.

Naopak Česká republika je ten lídr, Česká republika, a já osobně jsem, co se týče emisních povolenek, vyvíjel největší aktivitu ze všech premiérů a prezidentů Evropské unie.

Tehdy cena emisních povolenek byla 64 .

Ta směrnice je nesmyslná a samozřejmě zásadním způsobem má negativní dopad hlavně na průmyslové země jako Polsko, Česká republika a další. Takže emisní povolenky ano, Polsko a Česká republika, a zítra, tedy ve čtvrtek, bude zase Evropská rada, budeme o tom mluvit. Takže my jsme byli první, a ne, že Poláci jdou nějakým vzorem.